Pan ministr Němeček může zůstat a prosím pana zpravodaje, pana poslance Volčíka, aby také zaujal místo. Otevírám v této věci rozpravu. Není tomu tak. Nejprve budeme tedy hlasovat o onom pozměňovacím návrhu a potom o zákonu jako celku. Souhlasíte s tím, pane zpravodaji? Ano, výborně.

Pan ministr? Dvakrát kladné stanovisko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat.